Zase. Vy skutečně chcete překlenout období, kdy občané této země budou mít jiné představy, které politické strany, kteří lidé mají tuto zemi vést a s jakými představami o řešení konkrétních problémů. Dneska sice po půl roce máte preference jako koalice veliké, nicméně všichni víme, že budou další měsíce, kdy budete všechno svádět na předchozí vlády, předchozí dvě tři období už nevydržíte. Lidé chtějí změny v krátkodobém horizontu a hned a kupodivu statistické výzkumy z celého světa ukazují, že je nezajímají příliš a není pro ně zásadní dlouhodobé směřování té které země nebo těch kterých problematik. Takže předpokládám, a byl proveden průzkum i v České republice, že toto byste měli mít na paměti. Navíc zodpovědná vláda země se neřídí okamžitými náladami, ale s vizí se řídí tím, nebo prosazuje to, o čem je bytostně přesvědčena, že je pro tuto zemi správné. Pro vedoucí pozice by mimo daný požadavek týkající se počtu let strávených ve státní službě měly být stanoveny i některé další požadavky na kvalifikaci. Předpokládá se, že výběr provádí komise nominovaná i jmenovaná jedině vládou. Dle potřeby lze však předpokládat poradní roli jiných nezávislých subjektů. Měla by být definovaná jasná pravidla pro výběrové komise. Zdá se vám toto, pane ministře Dienstbiere, jako vydírání? Pokud vím, tak tato vláda, nevím, jestli nějaká předchozí, nevím, ale vy jste založili jakousi mezirezortní výběrovou komisi na obsazování míst zatím převážně v podnicích a firmách se státní účastí.

Nikdo přece do nikoho nevidí, a jestliže je ... Tady jsou to manažerské posty. Můžete říct, dobře, tam je můžeme přece vyměnit, což pan ministr financí a ministr dopravy udělali. Nicméně.

Lidsky přece není rozdíl, jestli vybíráte manažera firmy nebo úředníka státní správy.

Není normální, když za poslední rok se v této veledůležité organizaci děje pátá změna jenom na úrovni ředitele nebo generálního ředitele. Jsou další personální čistky, odvolávání, vyhazování, zpětné přijímání a podobně. Nevím, do kolika desítek lidí by to šlo, a tato instituce s každou další změnou, mám pocit, funguje hůř a hůř a hůř. Toto samé můžete předvést na úrovni státní správy.

Jmenuje všechny státní tajemníky, § 53 odst. 2, a ti následně jmenují zbytek managementu státních orgánů, § 55 odst. Takže otázka politického vlivu ve veřejné správě není řešena prostřednictvím zákona, nýbrž kaskádovým efektem.

4.5. Požadavky pro propuštění manažerů by měly být jasně definovány a zahrnuty případy vážného pochybení, § 61. Co budete dělat s úředníky, kteří pochybí?